4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2016 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu; 5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu; 6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu;

I návrhu státního závěrečného účtu.

a) návrh výboru pro bezpečnost v rámci projednávání kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba: